Děkuji. Já jsem na začátku od pana zpravodaje zaznamenal návrh na sloučení těchto dvou bodů, je to procedurální návrh. Stejně tak jsem zaznamenal od pana předsedy Kalouska, že chce vetovat oba dva tisky.

V případě, že nebude dáno veto na tento tisk, není možné vést sloučenou debatu. V případě, že bude dáno veto, je možné rozpravu sloučit. Prosím, pane předsedo.

Nemůžeme uprostřed rozpravy to slučovat s jiným bodem. Musel byste tento bod přerušit... Nevím, proč to vlastně děláte, jaký to má smysl. Skončí rozprava k tomuhle, dostaneme se k bodu 40. Teď už je pozdě. Omlouvám se. Byl to procedurální návrh v řeči pana zpravodaje...

Já jsem dal hlasovat ohledně, resp. dal jsem slovo s přednostním právem ohledně toho, že zaznělo veto, pak jsem dal slovo panu ministrovi, ano, za to se omlouvám.

Nerad to dělám, ale vznáším námitku proti tomu, jak to řídíte. To prostě není možné! Buď jste o tom měl hlasovat bez rozpravy, což nešlo, protože ten návrh nebyl hlasovatelný, a to je všechno.

Hlásí se pan zpravodaj. Vážený pane předsedající, já stahuji svůj návrh na sloučení rozpravy. Dobře, děkuji. V tom případě budeme pokračovat v řádné rozpravě a je přihlášen pan předseda Stanjura, po něm eviduji faktickou poznámku pana předsedy Kalouska. Nechci kritizovat termín, chci kritizovat odvahu vlády, že nám předloží ke schválení v jednom čtení materiál, který má skoro 600 stran, který má 255 paragrafů, který zavádí desítky nových pojmů do právního řádu. A já nevím, jestli jste všichni měli čas prostudovat ten zákon, tak já jsem si vybral jenom dva paragrafy, které vám s dovolením přečtu. Paragraf 9 odst. 4: Ozdravný plán instituce obsahuje alespoň: a) shrnutí hlavních částí plánu a celkového potenciálu pro ozdravení,

c) plán komunikace a sdělování informací popisující, jak hodlá instituce reagovat na případné negativní reakce trhu,

e) odhad časového rámce pro provedení podstatných aspektů plánu, f) podrobný popis podstatných překážek účinného a včasného provedení plánu, včetně zohlednění dopadu na ostatní členy skupiny, klienty, zákazníky a protistrany, g) určení zásadních činností instituce, h) podrobný popis postupů pro určení hodnoty a možnosti případného převodu nebo prodeje hlavních obchodních činností, operací a aktiv instituce na jiné osoby, i) podrobný popis začlenění ozdravného plánování do správy a řízení instituce, politik a postupů, jimiž se řídí schválení ozdravného plánu a vymezení osob, které jsou v rámci instituce odpovědné za přípravu a provádění plánu, j) mechanismy a opatření k udržení nebo obnově kapitálu instituce,

součástí je posouzení dostupného zajištění a možnosti převádět likviditu mezi jednotlivými členy skupiny a druhy obchodních činností, aby bylo zajištěno, že instituce bude nadále schopna vykonávat své operace a plnit dluhy v okamžiku jejich splatnosti, n) mechanismy a opatření k restrukturalizaci linií podnikání, o) mechanismy a opatření nezbytné k zachování nepřetržitého přístupu k infrastruktuře finančních trhů, p) mechanismy a opatření nezbytné k zajištění soustavného fungování operačních postupů instituce, včetně infrastruktury a informačních technologií, q) přípravná opatření k usnadnění prodeje aktiv nebo převodu obchodních činností v časovém rámci potřebném pro obnovu finanční stability, r) další opatření v oblasti řízení nebo strategií k obnově finančního zdraví a předpokládaný finanční dopad těchto opatření nebo strategií,

Jaké informace pro účely plánování řešení krize co může Česká národní banka vyžadovat. A fakt to stojí za to! A chtěli jste to schválit bez rozpravy v prvém čtení:

Informaci o sídle, licenci nebo povolení a řídicích osobách každého právního subjektu. Popis zásadních operací a hlavních druhů obchodní činnosti instituce, včetně významné držby majetku a závazků v souvislosti s těmito operacemi a druhy obchodních činností ve vztahu k jednotlivým právním subjektům. Popis skladby závazků instituce a jednotlivých právních subjektů rozdělených podle druhu a objemu krátkodobých a dlouhodobých dluhů a dále na dluhy zajištěné, nezajištěné a na dluhy také podřízené. Označení postupů nezbytných ke stanovení toho, komu instituce poskytla zajištění, osoby, která zajištění drží, a jurisdikce, v níž se zajištění nachází.

Informace o podstatných zajištěních instituce včetně jejich zmapování ve vazbě na jednotlivé právní subjekty.